To byla poslední přihláška do rozpravy k návrhu pořadu schůze.

Navrhoval bych následující postup.

A potom bychom hlasovali o jednotlivých návrzích tak, jak tady padaly v rozpravě. Nevidím námitku.

Děkuji za trpělivost. Přesně se ten bod nazývá Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Takže tento bod jsme zařadili.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí, abychom zařadili tento bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl přijat. Návrh pana poslance Grospiče není hlasovatelný, protože jsem tento tisk již vyřadili na návrh pana poslance Faltýnka.

Můžeme hlasovat najednou?